Paní ministryně, já už tady nebudu tu debatu o ekonomice a rozpočtu nějak extendovat, nechme si to prosím na debatu o státním rozpočtu, já si myslím, že tam budeme mít prostoru dost o tom, jakým způsobem rostly státní výdaje, jakým způsobem je ten rozpočet připraven.

Doufám, že se k tomu i kvalifikovaně připravíte. Já připraven rozhodně budu a myslím, že i celá řada mých kolegů, takže tam si to odehrajeme a věřím, že velmi kvalifikovaně i z vaší strany. Také děkuji.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vůbec nerozumím tomu, proč jsme tady teď měli přednášku o tom, jak paní ministryně rozvrátila veřejné finance, když se tady bavíme anebo máme před sebou volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny.

Také děkuji za dodržení času. Pokud tomu tak zůstává, tak rozpravu tímto končím a chtěla bych požádat předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám sdělil další náležitosti této volby. Děkuji za slovo. Volba je ve Státních aktech připravena, proběhne to stejným způsobem, jak už jste si teď nechci povědět vyzkoušeli, ale jak už jste provedli volbu předsedkyně Poslanecké sněmovny dnes večer.

Podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se místopředsedové volí většinovým způsobem a tajným hlasováním podle § 75 odst. 1. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Probíhá tedy obdobně jako předtím s tím rozdílem, že poslanec na hlasovacím lístku může vyjádřit zakroužkováním souhlas s nejvýše takovým počtem kandidátů, který byl stanoven, tedy maximálně šest.

V prvním kole jsou místopředsedy Poslanecké sněmovny zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu poslanců přítomných u volby. Pokud tu nadpoloviční většinu obdrží více kandidátů než je počet obsazovaných míst to se může stát jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastaneli rovnost hlasů mezi kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Nezískáli nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců tolik kandidátů, aby byl počet obsazen, stanovený počet šesti míst, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby a do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvního kola. V souladu s jednacím a volebním řádem ve druhém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční počet hlasů přítomných poslanců. Pokud ani ve druhém kole nebudou obsazena všechna místa, těch šest míst, bude se muset celá volba opakovat.

Vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat, jak zaznělo, dvacet minut. Poté necháme dvacet minut volební komisi na zpracování výsledků tajného hlasování.